Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu.

Pane poslanče, prosím, máte slovo, a prosím vás, abyste nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Děkuji za slovo, pane předsedající.